Šedá ekonomika má mnoho definic.

Za druhé ekonomiku nelegální, někdy také označovanou jako černá ekonomika. Ta zahrnuje aktivity nelegální z podstaty, případně nelegální, pokud jsou prováděny nelicencovanými subjekty. A za třetí ekonomiku neformální. Ta zahrnuje zejména produkci domácností pro vlastní potřebu. Nemohu tedy nabídnout 50 odstínů šedi, které tu minule zmiňoval pan poslanec Novotný. Ale rozlišujeme aspoň tyto tři ekonomiku skrytou, ekonomiku černou a ekonomiku neformální. Když to vezmeme odzadu, neformální ekonomika, která zahrnuje například to, když si někdo svépomocí opraví rodinný dům, to je naprosto přirozené, v pořádku, nikdo ho nechce danit ani regulovat. Ekonomika černá, to jsou trestné činy. Takovou ekonomiku postihuje zejména policie, případně tým daňové Kobry. Zde jde zejména o daňové úniky na spotřebních daních, případně nelegálně nabytý majetek, například prodejem drog. Do této ekonomiky může zasáhnout i zákon o prokazování původu majetku, který tato Sněmovna projednává. A teprve ekonomika skrytá, která zahrnuje zkreslování výsledku hospodaření a úmyslné vyhýbání se registraci, tedy v podstatě podnikání na černo, je oblast, do které míří elektronická evidence tržeb. Bohužel dochází ke zmatení pojmů, kdy právě tato skrytá ekonomika bývá označena jako šedá ekonomika v užším smyslu. Zároveň je však pouze jednou ze součástí celkové šedé ekonomiky, a to pouze do takzvané skryté ekonomiky míří elektronická evidence tržeb.

A to má být ta klesající šedá ekonomika, o které mluví opozice? Naopak, tam dochází k zhoršení už tak špatného stavu. Co tedy vyplývá z uvedeného? Šedá ekonomika nejsou jen krácené tržby.

Věřím také, že chybné závěry, kterých se dopouští opozice na základě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, jsou jednou provždy vyvráceny.

To je samozřejmě nesmysl.

Pojďme teď na mezinárodní srovnání. Z úst opozice zazněly informace, že evidence tržeb je vlastně neobvyklé opatření v mezinárodním kontextu, protože ze zemí původní evropské patnáctky mají evidenci pouze tři země. Ani to není pravda.

Takže není pravda, co tady minule tvrdil pan poslanec Gazdík, že Rakousko o evidenci vůbec neuvažuje. Možná by si měl udělat výlet do Vídně, a podívat se, jak to tam je.

Chybí pouze Estonsko a Česká republika. Dovolte mi přeložit, co to znamená. Znamená to, že na rozdíl od většiny evropských zemí, včetně našich přímých sousedů z Visegrádské čtyřky, jsou naši podnikatelé stále vystaveni tlaku nekalé konkurence. Znamená to, že podnikatelé, kteří přistupují ke svému podnikání, ke svým povinnostem zodpovědně, jsou omezováni ve svých ziscích těmi, kteří se rozhodli, že ten základ daně zkrátka takzvaně poladí. Znamená to snad, že český podnikatel má mít menší právo na úspěch než podnikatel maďarský, rakouský či polský? Pokud je toto názor poslanců ODS a TOP 09, tak prosím, přijďte sem a řekněte to nejen této Poslanecké sněmovně, ale řekněte to všem podnikatelům této země, protože zatím se takto chováte. A tak prosím vysvětlete nejen podnikatelům, ale všem lidem této země, proč umožňujete, aby byli okrádáni, proč lidé této země pak nesou to břemeno nezaplacených daní, a ne nikdo jiný. Takže zde opakuji: Více než polovina zemí Evropské unie má zavedenou určitou formu evidence tržeb.

V té době nebyl internet v každé domácnosti, jako je tomu dnes. Ty pokladny, které zde byly diskutovány v roce 2005 a pro jejichž zavedení mimochodem tenkrát hlasoval i pan poslanec Kalousek. Bylo to dokonce dvakrát, takže nepředpokládám, že by to byl nějaký omyl. Proto se tedy ptám: Znamená to, že registrační pokladny ano, a online evidence ne?

Budu rád, kdyby někdo na tuto otázku odpověděl.

Uvedu to i proto, že představitelé ODS v rámci své dezinformační kampaně tento rozdíl nevidí nebo nechápou a zarputile používají pro elektronickou evidenci tržeb termín registrační pokladny. Takže registrační pokladna je pokladniční zařízení, které ukládá data o tržbách do paměti, která je více či méně chráněna proti manipulaci.